Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já bych možná z tohoto místa ráda připomněla svým kolegům z ANO, co říkal pan Babiš po volbách, když jsme se všichni kolegové dostali do Poslanecké sněmovny, a to že nás vyzýval k tomu, abychom omezili svoje podnikání.

Protože vlastně pan Babiš může dělat to, co dělá ze své pozice ministra financí, a to že využívá veřejné prostředky pro svoji firmu. On prostě může!

Takže on prostě jednoduše může. A pokud člověk, který zastává funkci ministra financí, nemá morální kredit k tomu, aby sám rozhodl, co je morální a co není, co může dělat a co nemůže dělat ze své pozice, no tak bohužel tady řešíme lex Babiš.

Děkuji. Prosím pana poslance Hájka. Vážený pane předsedající, páni ministři, dámy a pánové, já si dovolím krátce zareagovat na slova kolegy Blažka, který tady apeloval na to, abychom nešpinili jedna strana druhou, že ten Karel, ten nekradl.

Začalo to v době, kdy tady bylo Občanské fórum.

Takže tady došlo k rozkradení společnosti za desítky, stovky miliard. Já bohužel, bohužel, myslím si, že tady jediný, kdo nemá máslo na hlavě, jsou komunisté a hnutí ANO, kteří tady u toho nebyli. Protože hnutí ANO je skutečně akce nespokojených občanů. Já jsem do politiky šel jako nespokojený občan a mám právo poukazovat nejenom na to, jaké nepravosti se tady děly, ale žádat také o to, abychom skutečně, pokud ty nepravosti tady byly, a já jsem včera znovu hovořil třeba o těch bytech, abychom my dotlačili vládu k tomu, aby ještě, pokud ty možnosti jsou, se ten majetek vrátil tam, kde z mého pohledu měl být. Po něm pan předseda Kalousek. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Nejen opustit, ale dopouštět se faktických kritik, které se na ničem nezakládají. Kauzy, které tady jmenovala, Čapí hnízdo nebo dividendy Agrofertu, vznikly před vstupem Andreje Babiše do politiky. Zadruhé, jestliže někdo se cítí poškozen ve svých právech až na hranici Ústavy, protože o této kauze a o tomto zvláštní zákoně bude určitě rozhodovat Ústavní soud, tak má právo se bránit v rámci zákona. On se cítí ohrožen ve svých právech. Já ten pocit s ním sdílím, i když střet zájmů nemám. Pokud se týká střetu zájmů, tak samozřejmě je známo, a je známo především voličům, kteří zvolili Andreje Babiše a hnutí ANO do Sněmovny, jak to s Andrejem Babišem vypadá. Tento zákon nedělá nic jiného než to, co je všem obecně známo, v jakém střetu zájmů Andrej Babiš je, a on to deklaruje. Mění v něco, co bude daleko, daleko méně transparentní. Tento zákon by ho měl k tomu přinutit, a já doufám, že to neudělá, že Ústavní soud se rozhodne podle rozumu. Tahle nesmyslná válka, která změnila zákon o střetu zájmů na lex antibabiš, je prostě věcí většiny Sněmovny, která nás pravděpodobně v následujících minutách přehlasuje. Děkuji za pozornost. Prosím pana předsedu Kalouska, potom Marek Černoch, vše faktické poznámky.

Já mu závidím tohle sebevědomí, ale prosím.

Ta probíhá stále.

To se prostě stalo a je to doložitelné z otevřených zdrojů. Tak to prosím není pravda, že to bylo. Prosím pana poslance Černocha. Děkuji za slovo. Chci reagovat na slova pana kolegy Hájka, vaším prostřednictvím, pane předsedo. A my taky nemáme máslo na hlavě. A chceme bojovat proti korupci, chceme bojovat proti zlodějnám a chceme, aby zákon platil pro všechny. Takže ani my nemáme máslo na hlavě, pane kolego.

A po něm pan poslanec Komárek. Děkuju, pane předsedo.

Takže pane ministře, vadí mi opravdu to, ne že bych podle vás, jak jste myslel, tady chtěl zdržovat, tak proto v rychlosti. Vadí mi to, že když člověk jde do politiky a do jakékoliv úrovně, myslím tím úrovně komunální, krajské i sem, a opravdu se otevře, tzn. ukáže všechno, co má, anebo že je lékařem, učitelem, policistou, strážníkem, tak lidé mají možnost toho člověka zvolit. Tak se také stalo, tak se sem hnutí dostalo, díky lékařům, učitelům, lidem, kteří prostě na tu kandidátku šli, a všichni věděli, kdo je volili, co mají, co nemají. Vadí mi to, že právě i vy, pane ministře, sice jste chviličku pan ministr, ale jste možná díky hnutí ANO ministrem. Díky tomu tady, už tady jiného ministra nevidím, ministr vnitra odešel, nevadilo vám, že pan Babiš se jako podnikatel přihlásil do politiky s hnutím nespokojených občanů, dostal se sem a poskládali jsme koalici. Všichni to věděli.

Protože se mně může stát, že mě příště v obci budou chtít někdo volit, a když se opravdu stanu třeba starostou nebo místostarostou, tak poskládám koalici, a pak mi někdo řekne: Dobře, ale ty jsi byl bývalý policista. My nechceme, aby starostové byli policisté. Tak se zase něco přijme a nebudu.